Děkuji za slovo.

Děkuji. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj, ani pan navrhovatel neprojevují zájem. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

Jestliže tomu tak není, v tom případě jsme se vypořádali se všemi hlasováními v prvém čtení. Já vám děkuji a končím prvé čtení tohoto zákona.